A dovolte mi ještě poznámku k těm anonymním akciím, když tady premiér říkal, jaký je to problém a že už na to sociální demokracie upozorňovala dávno, a čestně přiznal, že to bylo na jaře 2013, to znamená v době Nečasovy vlády, kdy to byla Nečasova vláda, která prosadila právě na jaře 2013 konec možnosti skrývat se za anonymní akcie. Ale já nemohu při téhle příležitosti, protože jste u toho řada z vás byla, kteří chodíte na jednání Poslanecké sněmovny, kdy jsem předčítal koaliční smlouvu a prohlášení vlády, kde se koaliční poslanci nebo koaliční strany zavazují, že nebudou podporovat a odmítají nadále skutečnost, že má někdo, kdo nerozkryje vlastnictví, že by měl dostat dotaci či nějakou veřejnou podporu. Doslova se tam uvádí, že zamezíte poskytování podpor a dotací neznámým vlastníkům firem, přičemž jste už dvakrát toto programové prohlášení vlády vlastně porušili.

To jste odsouhlasili, vážení vládní poslanci.

Stačí čestné prohlášení, a splňujeme. Já jsem tady na to konto, byla o tom i diskuse na výboru pro veřejnou správu, říkal, že to je nefér a že se měla vláda více snažit a tuto výjimku si vymínit, protože zkrátka a dobře přináší ty problémy, se kterými teď pracujeme. Dvakrát, přátelé, vládní poslanci, jste toto porušili už v tomto volebním období. První faktickou poznámku má přihlášenou paní poslankyně Černochová, po ní pan poslanec Sklenák. Děkuji, pane místopředsedo.

Takže myslím, že všichni jsme v souvislostech, o kterých tady hovořil pan vicepremiér, pochopili, že skutečně pro něj jsou děti víc než stát, firma a všechno ostatní.

Mně skutečně připadá velmi nedůstojné, že jednáme tady ve tři čtvrtě na osm, pan ministr Babiš tady dlouhou dobu nebyl, přišel o tři nebo čtyři vystoupení, mohl se na to samozřejmě dívat ve své kanceláři. Ale řešíme tady takto závažnou věc. Jsou tady dotazy jak na pana vicepremiéra Babiše, tak na pana premiéra. A on tady není přítomen. Prosím tedy zdvořile prostřednictvím pana místopředsedy Poslanecké sněmovny Bartoška, aby požádal předsedu poslaneckého klubu ČSSD, aby požádal pana premiéra o jeho přítomnost. Já tak tedy činím. Ale než udělím slovo, pane předsedo, přečtu omluvenky.

A nyní tedy vaše faktická poznámka, pane poslanče. Já jsem se tedy hlásil s přednostním právem, ale možná mi budou stačit i ty dvě minuty. Paní kolegyni Černochové, vaším prostřednictvím, bych rád sdělil, že pan premiér se musel vzdálit z toho důvodu, že je na cestě do Francie, kde ho zítra čeká jednání s francouzským prezidentem a premiérem, mimo jiné o ochraně evropských hranic, což je jistě velmi důležité i v kontextu jednání této Poslanecké sněmovny. Ale viděli jste, že se pan premiér tohoto bodu na začátku účastnil a i vystoupil a přistupoval k tomuto bodu velmi zodpovědně. Jednáme tady více než čtyři hodiny. Myslím, že jsme se leccos zajímavého dozvěděli. Něco jsme se nedozvěděli. Ale mám pocit, že dneska tu debatu už dále nejsme schopni posunout.

Ty nějakým způsobem zodpovězeny byly. A za sebe musím říct, že další krok, na který já budu čekat, jsou výsledky policejního vyšetřování a výsledky šetření OLAFu.

Z tohoto důvodu si dovoluji navrhnout, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do zveřejnění výsledků policejního šetření ve věci Čapí hnízdo. Jestli tomu dobře rozumím, jedná se o procedurální návrh. Za předpokladu, že se jedná o to, že chcete vznést pozměňovací návrh k předloženému procedurálnímu návrhu, udělím vám slovo. Prosím. Děkuju za slovo. Mám protinávrh, abychom schůzi přerušili na pět minut. Vím, že vládní poslanci při rychlosti šetření policie tak složité kauzy si představují, že to skončení policejního vyšetřování by možná mohlo být až v příštím volebním období. To by se vám líbilo. Dobře. Prosím, pane předsedo. Jedná se o alternativní pozměňovací návrh. A chci se při té příležitosti zeptat, jestli si vážně děláte legraci. Tady přece nezní ta otázka, a vy jste to slyšeli, tady nezní ta otázka tak, jestli policie vyšetří trestný čin, nebo OLAF vyšetří trestný čin. Ta otázka zní, jestli je únosné, aby po dobu vyšetřování garantem dotací za Českou republiku byla osoba podezřelá z dotačního podvodu. Už jenom samo o sobě to vylučuje prostě ten váš protinávrh. Takže prosím, abychom si to během těch šesti minut rozmysleli. Současně bych se vás rovněž chtěl zeptat, pane předsedo Sklenáku prostřednictvím pana předsedajícího, jestli jste také jako já a jako pan premiér slyšel pana místopředsedu vlády lhát na mikrofon. Protože člověk, který ještě před měsícem říkal, že opravdu neví, kdo byl vlastníkem těch anonymních akcií, dnes tady řekl, že to byly osoby blízké. Na tomhle faktu? Váš pozměňovací návrh k procedurálnímu návrhu zazněl, to znamená... Evidoval jsem žádost o vaše odhlášení, já tak učiním a požádám vás, abyste se přihlásili opět svými kartami.